Vítám mezi námi paní senátorku Alenu Šromovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní poslankyně Jana Pastuchová. Zároveň vás prosím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, znovu o klid, protože jsme v takové situaci a v takovém hluku, že se tu nedá pokračovat v projednání tohoto návrhu zákona. Vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás krátce seznámila s tímto návrhem, který se nám vrátil ze Senátu. V minulém volebním období Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která upravila způsob výplaty příspěvku na živobytí u příjemců, kteří jej pobírají déle než šest měsíců v posledních dvanácti měsících. Nyní část příspěvku na živobytí, nejméně 35 % a nejvýše 65 %, tito příjemci dostávají v poukázkách.

To je asi krátké shrnutí toho.

Děkuji paní poslankyni a prosím nyní, aby se slova ujala paní senátorka Alena Šromová. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

Já se zaměřím pouze na změny schválené Senátem. V Senátu byl návrh projednán ve dvou výborech, ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a na ústavněprávním výboru. Oba výbory přijaly dva pozměňovací návrhy, z nichž jeden byl totožný pro oba dva výbory. První změnou, jak jsem již zde řekla, je legislativně technická úprava textu s cílem dosáhnout jeho věcné i formální srozumitelnosti.